Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Pane zpravodaji, máte slovo. Dobrý den, pane předsedo, dobrý den, kolegové a kolegyně. Zpráva je jednoduchá.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění Jiřiny Jílkové za kontrolní radu Technologické agentury České republiky a zpravodajské zprávě poslance Ivo Vondráka a po rozpravě

Děkuji panu poslanci Karlu Raisovi. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pokud se nikdo nehlásí, končím všeobecnou rozpravu. O závěrečné slovo asi také není zájem. Přednesené návrhy pana zpravodaje jsme slyšeli.

Prosím, pane zpravodaji.